To jsou odpouštění daní. Ministr financí už pět let nemůže odpouštět daně. Pan Kalousek to potvrdil v televizi.

Moje firmy odvedly za 9 let 19,6 mld. daní a odvodů. Nic nebylo odpuštěno. A vysvětlovat vám, co to je daňová pobídka nebo daňová ztráta, si myslím, že je zbytečné, i tak tomu nerozumíte. Nevím, co to má společného, no tak to byl pozemek, který patřil jeden z mých firem.

Ty různé dezinformace, jako skvělý článek, to také bylo napsáno na objednávku, jeden pán, který sem chodí na pivo, napsal, jak se podvádí.

A já jsem tu páku měl a to bylo veto na ten zákon, který jsme včera přijali.

Děláme všechno najednou.

Co se týká karuselů, máme to kontrolní hlášení.

Takže to děláme a uvidíme, jak to dopadne, protože samozřejmě mají na to různé názory.

A to si myslím, že děláme.

Jednou za měsíc. A ty píše do účetnictví každý den.

Je to větší rozměr. Tady jsou ta data, nejsou tam žádné informace.